Pak nebudou žádné problémy. Dělám si z toho trošku srandu. Alkohol je součástí našeho života. A prostě tady to jenom lehce prolomit znamená, že budeme nekontrolovatelní.

Máme to každý jinak. Pak to bude bez problémů. Děkuji i za dodržení času. Další faktická pan poslanec Marek Novák, poté pan poslanec Birke. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, ono je to zajímavé. Já na vodu jezdím dvacet let.

To se nehodí. A když jedu na vodu do zahraničí, tak se musím připojistit. A víte, co je napsáno v pojistné smlouvě? Že pokud budete mít jakýkoli alkohol, nedostanete ani korunu, pokud se vám něco stane. A je to jednoduché. To znamená, pokud budete mít zdravotní pojištění, něco se vám stane pod vlivem jakékoli návykové látky, tak ať si to ten člověk zaplatí. Začněme být konečně sami za sebe zodpovědní. Děkuji.

Prosím, pan poslanec Luzar. Připraví se pan poslanec Adamec s faktickou. Děkuji za slovo, pane předsedo. A snažíme se bourat do nějakého prostoru historických, zvykových věcí v České republice.

Myslíte si, že opravdu oni nemají co jiného na práci, než dělat tady tyto záležitosti?

Oni jsou na uzavřeném stanovišti. Tak se vymýšlejí způsoby. A já si myslím, že to je opravdu v hledání toho kompromisu a rozumného přístupu, který tady musí být. Když se něco stane pod vlivem alkoholu, je také v pořádku, když bude následovat trest, ať již finanční v rámci pojistky, popřípadě i trestněprávní, když se něco stane a způsobí se nějaká škoda. Ale řešit to tím, že já budu stanovovat nějaký limit a podobně, to nepovažuji za správné. Prostě tady musí nastat trošku míra rozumu v přijímání a aplikování zákonů.

Další pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Munzar. Všechno faktické poznámky. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, když není zákonný důvod, tak samozřejmě tam nikdo nikoho posílat nebude.

A to, jestli někdo jezdí na české řeky, nebo do zahraničí, to je jeho svobodné rozhodnutí.

A strašně se divíme potom, že vlastně máme problémy s alkoholem jako společnost.

To prostě nejde.

Děkuji za pozornost. Taky děkuji.

U nás v rodině to bylo takové, že skutečně návštěva lékaře znamená mnohdy zákaz mnoha radostí, které jsou radostmi, ale nejsou mnohdy zdravé. A z pohledu lékaře jsme všichni pacienti.

Ono zodpovědnost jednotlivého člověka nezvýšíme tím, že to napíšeme do zákona, ale naopak ta nenulová tolerance, co tady říkal pan kolega Pávek prostřednictvím pana předsedajícího, to je to, co vede, a zejména u vodáků, k nerespektování zákona.

A to je i úkol naší slovutné Sněmovny, abychom při stanovování jednotlivých regulací mysleli na realitu života, která odpovídá normálnímu životu lidí, a ne se snažit za každou cenu regulovat. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další faktická poznámka pan poslanec Bartoň. Děkuji. Jak slyšíme, míra promile vyvolala velkou diskusi. Já opět připomenu, jak už jsem říkal v několika svých předchozích vystoupeních i ve třetím čtení minule, ačkoliv jsme teď ve druhém, zajímavé.